Děkuji za slovo, dvě minuty mi budou určitě stačit. Já už jsem to slyšel potřetí.

Školky mají na starosti obce. Nevím, kolik je státních školek v této republice. Potom tak plamenně tady hovořil o daňovém ráji. Tak jeden dotaz.

Děkuji za slovo.

Severní Morava Drobil. To je na Wikipedii. A to se vám povedlo strašně dobře. Děkuji. Než udělím další slovo, pouze potřebuji upřesnit od pana vicepremiéra Babiše, zda se hlásí s přednostním právem, nebo faktickou poznámkou. Faktickou poznámkou. S faktickou poznámkou na prvním místě je teď přihlášen pan poslanec Pavel Plzák. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Víme, jaké má majetky, víme, jak podniká, je to transparentní. Myslím si, že daleko horší v minulých letech bylo, že státní zakázky dostávaly firmy s naprosto anonymními vlastníky a bylo to ve valném procentu těchto zakázek, a já si myslím, že tenkrát jste tady měli zvedat ten ukazováček a říkat pozor, pozor.

Máte slovo, pane poslanče.

Vaše dvě minuty, pane vicepremiére.

Firmy, ano, jako je moje firma, byly na kontrole. Firmy kontrolované první čtyřkou, které platí daně a platí nejvíc daní. Proč nekontrolují firmy, které neplatí daně, které vyšetřuje policie, které jsou podezřelé? Na to jste měli udělat specializovaný útvar. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Stanjura.